Na Ministerstvu dopravy probíhaly od roku 2012 práce na novém zákoně o dráhách.

Tím pan Stanjura způsobil výrazné zpoždění a komplikaci celého procesu.

Veřejné zakázky, které byly dřív terčem zájmu Nejvyššího kontrolního úřadu na Ředitelství vodních cest za éry mých předchůdců, jsou vedeny prokazatelně transparentně a v souladu se zákonem.

V oblasti železniční dopravy na Správě železniční dopravní cesty pokračujeme v uvolnění zdrojů na přípravu tzv. náhradních projektů operačního programu Doprava 1, kdy značně narostl objem finančních prostředků na pokrytí přípravy akcí proti předchozímu období. Probíhá realizace mnoha úseků v rámci snahy kompletní dokončenosti tranzitních železničních koridorů. Sami jste svědky, v médiích jsou oznámení, kdy uzavíráme dílčí části dálnice zejména v nočním období a o víkendu, abychom mohli montovat nové mosty, které jsou součástí těchto železničních koridorů. Dokončena je většina technických studií vysokorychlostních tratí pro možnost zpracování objektivní studie příležitosti, která by rozsah vysokorychlostních tratí na území České republiky měla potvrdit, stabilizovat a dále nasměrovat Správu železniční dopravní cesty k další reálné a smysluplné přípravě těchto nových tratí. To, co tady vykládal pan poslanec Laudát, že je to posunuté zase na listopad ano, mám několik doplňujících připomínek k jednotlivým zpracovatelům a chceme mít materiál, který bude mít absolutní vypovídací schopnost, a bude tento materiál naprosto komplexní.

Zrušil jsem zbytečnou pozici prvního náměstka generálního ředitele, jím řízené útvary byly převedeny do řídicí kompetence generálního ředitele a ostatních náměstků. Došlo k zintenzivnění prací centrální investiční komise Ministerstva dopravy, která konečně zasedá a projednává dokumenty jak Správy železniční dopravní cesty, tak Ředitelství vodních cest, tak i Ředitelství silnic a dálnic jednou týdně oproti bývalému jednání jedenkrát za měsíc.

Konečně je funkční úsek výstavby silnic na Ředitelství silnic a dálnic. U všech staveb, které měly jít letos do tendru, se podařilo výběrové řízení na zhotovitele minimálně zahájit, ve vybraných případech dokončit, nebo tomu tak bude do konce roku. Co se týká oprav, byla prosazena vyhláška, která velmi usnadňuje povolení k provádění oprav pozemních komunikací tam, kde je nutné stavební povolení, což umožnilo v nebývale vysokém rozsahu zahájit rekonstrukce ucelených úseků dálnic, rychlostních silnic a silnic první třídy.

Rád bych se touto cestou omluvil řidičům, ale opravy po osmi letech nečinnosti minulých vlád jsou nezbytně nutné a jejich rozsah může na mnoha místech komplikovat dopravní situaci.

Zároveň za naší éry byly vytvořeny nové obchodní podmínky, které prošly velkými změnami na základě obrovského množství dotazů v rámci výběrových řízení na zhotovitele a modernizaci dálnice D1. Tím, že za mých nekompetentních předchůdců došlo prakticky k zastavení zahajování výběrových řízení, došlo i ke změně na stavebním trhu a nabídky uchazečů jsou hluboko pod předpokládanou hodnotou zakázky.

Pod mým vedením se podařilo většinu těchto staveb zahájit, a to podepsáním dodatků ke smlouvě, ve kterých zhotovitelé poskytli poměrně výrazné slevy z oné už tady diskutované valorizace.

Zároveň se velké množství zakázek připravuje na rok 2015. Mluvíme až o 31 zakázkách s předpokládanou hodnotou každé nad 200 milionů korun.

Budu dále pokračovat.

Těsně před schválením je na R35 Hradec Králové Jičín, R52 severní část. Schvalovány jsou desítky aktualizovaných záměrů projektů na jednotlivé stavby, opět na základě průkazu ekonomické efektivity, který je nutný pro další legitimní postup v přípravě staveb.